Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh Stanovisko výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko výboru je nedoporučující.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Týká se to zákona o hlavním městě Praze, finanční výpomoci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Poslední návrh.

Stanovisko výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji? Ano, pane předsedající, mně nezbývá než doporučit hlasovat o zákonu jako o celku. Děkuji. Protože jsme hlasovali o všech návrzích, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.